Děkuji paní poslankyni Novákové. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Není tomu tak. Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak. A protože neeviduji ani návrh na zkrácení či prodloužení lhůty k projednání, konstatuji, že návrh byl přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru, a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů to byl poslední bod, který jsme dnes měli projednat, ale je třeba dát hlasovat o návrhu na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 44. schůze Poslanecké sněmovny. Zahajuji tedy hlasování o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.